Velmi těžko je umí odhalovat policie. Určitě je neumí odhalovat Finanční správa. Nemá na to ani mechanismy ani prostředky.

Druhá věc, pro kterou budu posléze navrhovat, protože tuším, že tento návrh zákona pravděpodobně projde prvním čtením, jestli se k němu vyslovila celá vládní koalice i poslanecký klub komunistické strany, tak předpokládám, že prvním čtením projde, ale stejně budu žádat, abychom ho přikázali do ústavněprávního výboru, abychom projednali minimálně tu část sankční v oblasti trestního práva.

Za majetkové přiznání, ve kterém udělám chybu, mám až tři roky trest. Vím, kolik lidí udělalo chybu. Kolik lidí udělalo chybu ve svém přiznání a to jsou poslanci a senátoři a členové vlády. Měli by to být lidé, kteří na to mají aparát. Kolik lidí udělalo prostou chybu, že něco nepochopilo, nahlásilo špatně, nepřiznalo. Pokud to nebyl úmysl, vždy jsme to řešili nějakou domluvou. Ale můžu vás ujistit, že při této sazbě bychom tady mohli mít takových 40 odstíhaných poslanců a členů vlády za posledních několik let. To je přece tak nepředstavitelné říct až tři roky za to, že něco uvedu špatně do přiznání, které mě nutíte uvést. Druhá věc je nutit mě na sebe práskat, ještě se sankcí do tří let, když se náhodou napráskám nějak špatně. To teda vám říkám, že mnohé formulace, které jsou zvolené, jako vždycky ve všech daňových zákonech, jsou tak nesrozumitelné... Já například v náležitostech o prohlášení o majetku upřímně vůbec netuším, co to je peněžitý dluh, vůbec jestli já někomu dlužím, nebo někdo dluží mně.